A to, že pomáháme a že budeme pomáhat, a je to schváleno tou procedurou, která je u nás ústavní, to si myslím, že...